To fakt ne. Nyní si dovolím ještě možná poznámku.

Opravdu já jsem tady přišel žádat o důvěru poslance naší koalice, našich 108 poslanců, protože já opravdu nežádám o důvěru ty, kteří vládli poslední čtyři roky s komunisty, kteří přivedli tuto zemi do situace, ve které jsme.

... jasnou parlamentní většinu, která nám byla dána ve volbách, a to vysvědčení vám, vaší práci, vaší spolupráci se sociálními demokraty a komunisty, vám dali voliči, občané této země. Proto my přicházíme a jasně dopředu jsme řekli: Takový volební výsledek, nebudeme vyjednávat s Andrejem Babišem. Samozřejmě respektuji vaše výhrady, vaše podněty, vaše připomínky.

Ještě mi dovolte poznámku ke strategickému plánu.

On také komunikuje a setkal se se zástupci zemědělských nevládních organizací.

Takže je logické, když tady přijde pětikoalice, která měla jasné priority a jasnou představu o tom, jak strategický plán upraví, tak že to udělá. Ano, pod časovým tlakem.

Takže tolik reakce na některé poznatky, které tady zazněly v debatě.

Děkuji za pozornost.

Nikoliv, takže jsou přednost... faktické. Proto prosím vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem to nevydržel.

Budeme tu ještě další čtyři roky, pracujte na tom. Teď tedy nyní faktická poznámka paní Balaštíkové.

Pane kolego, některé věci jsem zvažovala a já vidím, že jsem tu přesně popsala, jaké to je a jaké to bude. Děkuji za to, co jste řekl, ale bohužel jste panu ministrovi Nekulovi udělal problémy, protože já opravdu tady budu interpelovat, budu chtít ty věci vědět. Jako poslanec mám na to právo a toho hodlám využít.

Vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji. Já se omlouvám, také musím reagovat, protože těm výstupům těch koaličních představitelů fakt nerozumím.